Dobrý den, vážený pane předsedající, členko a člene vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto bodu, který máme zařazen, protože jsem jedním z poslanců, kteří se pod tento legislativní návrh také spolupodepsali.

Ukazovalo se, že zdaleka ne vždy je to úplně ideální.

Takže tady samozřejmě musí být odůvodnění, musí být jasně odborně zdůvodněno, jaká ta opatření se dělají.

Děkuji.

I prakticky to dokázat realizovat je věc velice komplikovaná. Takže i tady bych neviděl úplně tu obavu.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Jurečku prostřednictvím předsedajícího. Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Pane kolego, vy jste hovořil o nějaké odpovědnosti.

Nikdo nenese zodpovědnost. Podal se připraví.

Rozhodla o tom ještě vláda Petra Nečase. A to mělo skončit, protože v ten moment bylo jasné, že je po krizi, a dál to měly být finanční rezervy České republiky.